Systém není dokonalý. Ačkoliv systém byl vytvořen jako finančně stabilní, neřeší problémy se stárnutím obyvatelstva. K tomu slouží rezervní důchodový fond.

Francouzský model vychází z bodu běžného financování, kdy do systému platí příspěvky jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, a důchodové dávky se odvíjí od výše příjmu. Od té doby sociální pojištění zahrnuje pojištění zdravotní, důchodové a pojištění pomoci rodinám s dětmi.

Ostatní lidé mohou být jednak osoby bez platu, umělci, obchodníci, svobodná povolání, zaměstnanci, pardon, zemědělci, dále osoby se speciálním platem, zejména ve veřejné správě, a osoby s platem v soukromém sektoru.

To je potřeba zdůraznit.

To je neskutečný, ty asociální výroky! Druhý pilíř francouzského důchodového systému tvoří povinná schémata založená na příspěvkově definovaných účtech. Doplňkové penze jsou povinné pro všechny zaměstnance, kteří odvádějí důchodové pojištění do prvního pilíře. Pro zaměstnance soukromého sektoru organizuje doplňkové penze ARRCO. AGIRC pokrývá manažerský a exekutivní personál. Výpočet doplňkových starobních penzí je založen na bodování.

Banky, pojišťovny a penzijní fondy přicházejí s vlastními komerčními produkty.